Pokud se týká toho kašlání na pravidla nebo na jednací řád...

Tohle je filozofie, kterou já nějak nesdílím, a skutečně i když existuje, a nejsem znalcem toho rozhodnutí, výrok Ústavního soudu, tak rozhodně precedenčně, jestli tam bude pět minut, nebo nebude pět minut, to si myslím, že asi nebude hrát při případném zpochybnění roli. A jestliže chcete rychle, a je to legitimní, něco prosadit, tak se domnívám, že rychlá cesta vede přes Senát, nikoli přes manipulaci s jednacím řádem.

A já prostě s tím mám velikánský problém.

Mě by docela zajímalo, jestli by tady pan předseda Sklenák na to nějak zareagoval, protože skutečně pokud byla ignorována snaha kolegy Šincla zpochybnit hlasování už tehdy, tak to je docela vážná chyba, ale já se domnívám, že to tak nebylo. Já jsem to nezaznamenal.

Já se domnívám, že žádná taková nebyla, že dokonce pan kolega seděl na svém místě. Tak nevím. Takže bych moc prosil, abyste tímto způsobem prostě to... Můžete absurdně pro svůj volební program, a někteří jste to tam měli, prostě pomoci nebo vrátit zase zpátky zelenou naftu.

Děkuji, pane předsedo.

Česká republika má jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic v Evropě. Pohonné hmoty, jak víte, jsou nákladovou položkou téměř všech surovin. Všechny věci, všechny výrobky se vozí na náklaďácích a různě.

Časem by se to určitě narovnalo, a Česká republika se stane daleko konkurenceschopnější. Přestože dneska zde bylo řečeno, že máme nejlevnější naftu, nejlevnější benzin, tak mi řekněte, proč na náklaďácích vozí přídavné nádrže a tankují ve Španělsku?

Takže já to spíš chápu jako prorůstový krok nejenom v otázce státního rozpočtu, ale v podnikání, konkurenceschopnosti, ve všem. Mělo by to do budoucna přinést snížení cen do všech odvětví průmyslu.

Vy tvrdíte...

A vy tvrdíte, že není rozprava. To by mě zajímalo, jak to, že není rozprava, když vystoupilo několik ministrů, například ministr zahraničí, který nemá se sněmovním tiskem 215 nic společného, a nemohl říkat to stanovisko jako ministr, jsem proti, jsem pro, jsem neutrální. Takže vy jste regulérně povolil otevření rozpravy, vrátili jsme se do třetího čtení, a vy teď tvrdíte že ne, a kolegovi Bendovi, který se hlásil, nechcete udělit slovo. V jaké fázi toho bodu se nacházíme?

Já jsem přesvědčen, že velmi dobře víte, kde se nacházíme.

To znamená: My jsme nyní přijali námitku pana poslance Šincla proti výsledku dvou hlasování a o takovéto námitce se hlasuje bez rozpravy. Já pouze jsem dovolil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo, včetně ministrů. Pan předseda Fiala, prosím. Dámy a pánové. Já jsem také ve Sněmovně nový a nemám zkušenosti s tím, jak to tady bylo v minulosti, ale na rozdíl od pana ministra financí na procesy nekašlu, považuji je za důležité. Řád je to, co nás chrání před námi samými, takže ho musíme dodržovat. A v logice toho, co tady říká pan předseda Poslanecké sněmovny: Pokud jsme přijali námitku, tak jsme přece znovu ve třetím čtení, kde máme hlasovat. A samozřejmě že by se neotevřela rozprava, kdyby nevystoupili ministři, jejichž vystoupením se rozprava otvírá.

Děkuji za slovo. Pane předsedo.

To znamená, že dvakrát se tady něco nestalo, ale vy jste předtím tvrdil, že nestačil uplatnit námitku před přestávkou. To opravdu už ne, to už je řekl bych skoro, ne skoro, ale to už je hodně za hranou, a jednací řád zná také pořádková opatření, ale nevidím tady nikde, když prostě spíš jaksi příjemcem toho opatření by měl být předsedající Sněmovny. Tady se to pořád týká spíš poslanců za nepřístojné chování.

Tak to já tady můžu vystoupit a říct, že mně ráno nebylo umožněno zpochybnit hlasování u prvního bodu odpady. Protože tady to také vypadalo všelijak, no tak já to mohu také zpochybnit a vy mně také umožníte, že se začne zase hlasovat? Anebo co minulý týden?